Se zřízením a zpřístupněním datové schránky je rovněž spojena povinnost podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. O tom opět statisíce živnostníků neví.

Jak už jsem mluvil navíc, teď ještě všem občanům budete zvyšovat daně a živnostníkům chcete zvýšit daně také. Máte to v tom plánu, takže ODS bude zvyšovat daně plošně všem občanům i živnostníkům.

Další bod, který bych rád navrhl na schůzi Poslanecké sněmovny... mám tady ještě různé návrhy.

To si myslím, že je samozřejmě úplně nepřijatelné, a my za SPD říkáme, že jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, přestože nesplňuje ani ty základní podmínky, a to dlouhodobě, bez ohledu na aktuálně probíhající válečný konflikt, znamená zásadní ekonomické a bezpečnostní riziko pro všechny členské státy Evropské unie, přičemž Česká republika by patřila mezi takto nejvýše ohrožené země.

Ve světle těchto údajů považujeme v SPD za velmi vhodné a z hlediska bezpečnosti českých občanů žádoucí obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, zejména se Slovenskem, kudy proudí největší počet ilegálních migrantů.

Vyplývá to z aktuální analýzy evropského statistického úřadu Eurostat.

Ještě větší změnu k horšímu zaznamenaly české domácnosti a firmy kvůli Fialově vládě z hlediska dodávek zemního plynu.

Tyto údaje Eurostatu mimo jiné ukazují, že Fialova česká vláda pro snížení cen energií neudělala prakticky nic a že špatně provedené a opožděné zastropování cen nepřineslo žádné pozitivní dopady, naopak.

Takže podívejte se, jakým způsobem se chová Fialova vláda, to je otřesné. Vy jste si vzali za rukojmí české občany a jejich peněženky a teď se vás nemůžeme zbavit.

A přesto se tady držíte u vlády zuby nehty.

Přitom k tomu má česká vláda mnohem lepší výchozí předpoklady než mnohé evropské země i díky tomu, že jsme ve výrobě levné elektřiny naprosto soběstační a ještě ji vyvážíme. SPD jasně říká, že je nutné tohoto potenciálu co nejrychleji využít, zastropovat ceny elektřiny na nízké úrovni přímo u jejich domácích výrobců a výrazně snížit i cenové stropy pro spotřebitele.